Děkuji.

Nikoliv almužny, o té tam řeč není. A nikdo nebude zpochybňovat také to, že za poctivou práci patří také náležitá spravedlivá odměna. Nikoliv almužna.

Abychom ocenili taky to, že ti lidé, kteří pracují, byť za málo, ale pracují, přinášejí něco společnosti, že si jich také společnost váží a oceňuje jejich, byť nekvalifikovanou, leč nutnou práci lépe než tím, že je postaví do role outsiderů. Byť možná chvilku pohodlné, ale to, promiňte, to je velmi, velmi přitažené za vlasy. Takže to je první poznámka o minimální mzdě.

Ano, hlásím se znovu, jakmile bude v pořadí faktická poznámka. Děkuji. Nyní faktické poznámky pan poslanec Beznoska a pan poslanec Petr Fiala. Pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, já jenom krátce zareaguji na projev pana premiéra. Ale určitě ho nevyřešíme politickými prohlášeními a floskulemi, které tady zazněly.

Bylo slibováno, že se rozjedou dotační tituly z programu Evropské unie, tak jsem se chtěl zeptat, jaké dotační tituly na jaké programy APZ budou zaměřeny a v jakých objemech. Protože jsme v květnu a já předpokládám, pokud vláda koná, tak že už v tomto má jasno. Pan premiér tady mával papírem. Papír samozřejmě unese všechno. Doufám, že na tom papíře jsou i faktické konkrétní věci. Poznámka k tomu, že rekvalifikací prošlo od ledna do března 14 tis. zaměstnanců, je strašně fajn, ale s tím tato vláda nemá nic společného. To jsou přece programy, které byly připraveny vládami minulými.

Takže doufám, že teď buďto paní ministryně, nebo pan premiér ještě se vrátí ke stupínku a zahrnou nás tady faktickými údaji o podpoře z programů EU, protože bylo slibováno 3,5 mld. korun. Sám jsem na to velmi zvědav. Co se týče poznámky o minimální mzdě, nechám to určitě na kolegovi. Jinak chci říci tolik, že Česká republika si dlouhodobě v rámci nezaměstnanosti drží jednu z nejlepších pozic v rámci EU.

A poté pan zpravodaj také faktickou poznámku. Pak s přednostním právem pan místopředseda vlády Andrej Babiš. Na začátku řeknu, že v jedné věci s ním překvapivě souhlasím, a to v tom, že práce se musí vyplácet a není dobré, když odměna za práci je nižší, než jsou případné sociální dávky.

Naopak, minimální mzda je v tomto směru překážka pro to, aby se vytvářela nová pracovní místa. A jestli chcete docílit toho, aby se práce vyplácela, aby nebylo lepší nepracovat než pracovat, aby to nebylo pro občany výhodné, tak musíte jít jinou cestou a tou je zpřísnění sociálních dávek a poskytování sociálních dávek jenom těm, kteří opravdu nemohou, a ne těm, kteří nechtějí. Děkuji i za dodržení času. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Proto já také navrhuji a navazuji na svou předchozí faktickou poznámku v bodě 1 II svého návrhu usnesení, aby vláda vypracovala komplexní soubor opatření, aby s ním přišla do Poslanecké sněmovny. Aby to bylo něco, čeho se také můžeme držet a co by občan viděl, že je doopravdy vážným zájmem o to věc řešit. Co se týká a musím odpovědět prostřednictvím vás, pane předsedající, panu kolegovi Fialovi. Ne pouze, ale rozhodující měrou přece jenom se na této rekordní nezaměstnanosti podílelo také dosavadní pravicové vládnutí. To je potřeba říci. To tady zatím nezaznělo. Možná od pana předsedy Sobotky při jeho vrozené slušnosti velmi decentně. Ale to je potřeba si také říci. A myslím si, že je třeba, aby se alespoň tím, že se podpoří i zprava návrh usnesení, které předkládám, dalo najevo, že také tuto vinu je třeba nebo je zájem napravit. Takže tolik jenom k těm věcem, které jsem momentálně potřeboval říci v komentáři k dosavadní diskusi. Děkuji. Děkuji panu předsedovi Kováčikovi a nyní dvě přednostní práva. Nejdříve pan vice premiér a ministr financí Andrej Babiš, poté paní ministryně práce a sociálních věcí. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo. Děkuji, pane předsedo.

Ano, vyměnil jsem šéfa Státní tiskárny cenin, protože rozdával zlaté cihličky na počkání za 4 mil. korun. Nebyl schopen to doložit. Vyměnil jsem lidi, kteří mají na starosti ekologii. Konečně jsem pochopil, jak měla fungovat ekologická zakázka, kterou připravoval pan Kalousek. Tam by byli kluci vydělali 50 až 60 mld. Protože ten systém je takový, že naše závazky 200 mld., tak na ty máme ročně asi 4 mld. a potom někdo to rozděluje. A kdysi dávno za námi chodili různí lidé a říkali: Já ti to na ministerstvu zařídím. Chodí různí podnikatelé a vykládají, tak to tam funguje.

Takže pan Kalousek povolil internetové sázení. Některým firmám. To říkal někde v novinách. Takže hazard taky jsme vyměnili, ano. A předkládáme novelu zákona, udělali jsme opatření, aby se nedávalo povolení na deset let.